Budeli někdo argumentovat, že se zlevní exekuční řízení, je to naprostý nesmysl. Dlužníci nejsou ve většině případů na adresách svého trvalého bydliště, v naprosté většině je jako bydliště uveden městský úřad, přičemž je doba internetová, teď navíc máme dobu covidovou a také k tomu omezování setkávání. Teritorialita by zajistila všem exekutorským úřadům stejně práce bez ohledu na to, zda je exekutor dobrý, nebo ne, přičemž se neuvažuje nad tím, že malé úřady by to větší množství práce nejspíš ani nezvládly zpracovat, velké úřady by naopak musely propouštět, protože by měly výrazně méně práce. Nyní by se ještě měla navíc zkrátit doba oddlužení zpět na tři roky, s čímž zásadně nesouhlasím. Věřitel tak dostane vymoženo ještě méně za mnohem delší dobu.

Ten první? Kterému úřadu by byly přidělovány další exekuce? Opět tomu prvnímu? Dlužníkům by tyto změny nijak nepomohly, naopak by výrazně zasáhly do práv věřitelů a způsobily by výrazný pokles vymahatelnosti pohledávek, který by se ve výsledku odrazil ve zdražení řady služeb pro poctivé a platící zákazníky.

A proto už tyto pohledávky téměř nikdo nesoudí, nedostávají se tudíž ani do nových exekucí. S tím souvisí i předposlední bod, a to obchodování s pohledávkami dopravních podniků.

Je to naprosto demotivační a nemorální. To je naše stanovisko, proč toto nepodporujeme, a myslím, že jsem to dostatečně vysvětlila. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobré ještě dopoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych i já vám dal můj pohled na exekuce a vůbec projednávání této novely.

Všichni tady mluvíme o exekucích, jako že to je nějaký proces, který se týká každého člověka, který někomu něco dluží.

Každé exekuci tedy zpravidla předchází nějaká výzva k úhradě dluhu, pokus o mimosoudní řešení sporu. Nedojdeli k vyřešení, například dobrovolného uzavření splátkového kalendáře, věřitel musí podat žalobu, aby se domohl exekučního titulu, kdy zpravidla soudní řízení, respektive dáno naším právním řádem, může být alespoň dvoustupňové, pokud zase ten dlužník je bdělý svých práv a použije opravný prostředek. A až následně, jeli pravomocný vykonatelný titul, dochází k exekuci, zase pokud i potom, co je dán vykonatelný titul, dlužník sám nezaplatí, protože vždy tam má nějakou lhůtu, aby ještě naposledy sám dobrovolně plnil. Všichni jsme to slyšeli opakovaně. V České republice je zhruba tři čtvrtě milionu až maximálně milion, ale je to méně než milion, lidí, kteří jsou v exekuci. Česká republika má více než 10,5 milionu obyvatel. Já se tedy ptám. 9,5 milionu lidí si plní řádně své závazky, platí dluhy, žijí slušně tak, na co mají, a něco méně přes milion lidí se dostalo, ať už různými cestami, do exekuce, a to znamená, že někomu dluží a nezaplatili to, co by zaplatit měli.

Velká část z vás jste tady starostové, místostarostové, radní, zastupitelé. Každý rok schvalujete své obecní a městské rozpočty, každý rok, si troufám tvrdit, obracíte každou korunu, a téměř každá municipalita a téměř každé město řeší milionové pohledávky za svoz komunálního odpadu, za nezaplacené poplatky za psy a za jiné poplatky. Každý rok se na vás určitě obrací řada občanů, proč není tamhle opravený chodník, proč jsou tam a tam díry v silnicích, proč se šetří na veřejném osvětlení a podobně. Je to proto, že každá municipalita, každá obec má statisícové až milionové pohledávky například za nezaplacený svoz komunálního odpadu. Jsou to společenství vlastníků bytových jednotek, díky kterým tím, že mají pohledávky na fondu oprav, chátrá bytový fond a postupně se nám tím vytvářejí ghetta. Jsou to zdravotní pojišťovny. Řada z vás, doufám, že téměř všichni, podporujeme nějakou formu charity, různé nadace. Vidíte to dnes a denně, tamhle je nějaké nemocné dítě, nemá na náročnou operaci, protože prostě na to nejsou peníze. Nejsou peníze na to, aby se zaplatily lepší zdravotní prostředky, protože zdravotní pojišťovny mají samozřejmě také milionové a stamilionové pohledávky na zdravotním pojištění.